Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, paní ministryně. Já vám udělím slovo, až se zklidní sněmovna.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Tato výhoda byla součástí dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, avšak v poněkud širší podobě. Podle zrušené úpravy vznikalo společenství ex lege v případě, kdy podíl družstva na společných částech poklesl pod jednu čtvrtinu. Do té doby vykonávalo družstvo funkci správce, a rozhodovalo tak i o běžných otázkách správy domu, ačkoliv již mělo podíl na společných částech nižší než jednu polovinu. Nový zákon na základě pozměňovacího návrhu při jeho schvalování přijal úpravu, to bylo v roce 2013, podle které byl povinný vznik SVJ po účinnosti nové úpravy vázán na snížení podílu bytového družstva na společných částech domu namísto původně stanovené hranice poklesu pod jednu čtvrtinu na pokles již pod jednu polovinu.

A za druhé cílem tohoto zákona je jasně stanovit, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění podle tohoto zákona způsobilé k jednání a usnášení. Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v předloženém znění. Dále byl návrh projednán v podvýboru pro bytovou politiku a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde byly nad rámec předloženého návrhu na podnět Svazu českých a moravských bytových družstev diskutovány i otázky splácení úvěrů, které čerpala bytová družstva na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí, a to v době, kdy již byl dům rozdělen na jednotky ve vlastnictví dalších vlastníků. Na základě projednání návrhu zákona byly ve druhém čtení předloženy následující pozměňovací návrhy.

Přijetím tohoto návrhu by však mohlo dojít k situaci, že vlastníci jednotek, kteří by mohli mít z jakéhokoliv důvodu pochybnost o tom, že jsou povinni splácet úvěr, by mohli vyvolávat soudní spory, a ohrozit tak splácení úvěru, který by tak zůstal k tíži pouze těch členů, kterým doposud nebyly převedeny byty. Z tohoto důvodu, právě kvůli problémům se splácením úvěrů, byl připraven pozměňovací návrh B4, kterým se prodlužuje lhůta pro povinný vznik společenství vlastníků jednotek do doby, kdy bude splacen úvěr na opravy a modernizaci domů rozdělených na jednotky, které čerpalo bytové družstvo, nejdéle však do doby, než podíl bytového družstva na společných částech klesne pod jednu čtvrtinu.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni za její úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si dovolím v rozpravě navrhnout stažení bodu B2, je to pozměňovací návrh, který jsem předkládal a načítal do systému.

Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova?

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Děkuji vám.

O totéž musím požádat ještě jednou paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhuje následující proceduru.

A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku. Děkuji. Radši schválíme proceduru.

Kdo je proti? Děkuji vám.